Poslední pozměňovací návrh se týká extrémně malé skupiny, která cítí extrémně velkou nespravedlnost, a jde o pěstouny dohodáře. To jsem rád, že se nám podařilo prosadit již na jaře a že Ministerstvo financí vzalo tento princip za svůj.

A pokud vím, Ministerstvo financí nalezlo řešení, a akorát bych poprosil, jestli by bylo možné ho tady na mikrofon představit, aby se s ním ti zasažení mohli seznámit a věděli, jak mohou postupovat.

Tak poprosím paní ministryni, jestli může zveřejnit, jak to má probíhat. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Přečtu omluvu. Slovo má paní poslankyně Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla stanovisko klubu STAN k tomuto návrhu.

Tady souhlasím s tím, co je uvedeno v důvodové zprávě, že vyloučení právě těchto osob ze vzniku nároku na kompenzační bonus se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Myslím si, že ten důvod je jasný: současná situace je tak složitá a oni jako osoby v úpadku to mají ještě daleko složitější. Dovolte mi také, abych přece jen představila pozměňovací návrh, který se týká obcí a krajů.

Vysvětlení Ministerstva financí znělo, že jiná konstrukce není možná. Nakonec po dlouhých diskusích se podařilo prosadit, že obcím bude tento výpadek příjmů kompenzován přímo ze zákona.

A bylo by to zase podle počtu obyvatel.

Děkuji. Děkuji a o slovo poprosím pana poslance Jurečku.

Dobré dopoledne. Milé kolegyně, kolegové.

Upozorňoval jsem na poměrně širokou skupinu živnostníků, kteří nemají vlastní provozovnu.

Takže prosím pěkně, já jsem tady připravil dva pozměňovací návrhy.